Takže já samozřejmě logicky nesouhlasím s tímto pozměňovacím návrhem.

A dokonce provedla přepočet na počet obyvatel a srovnala to s okolními zeměmi.

Takže nestrašme prosím naše podnikatele. A věřte, že většinově oni podporují narovnání podnikatelského prostředí. A když je to spojeno s ještě větším výběrem daní, tak je to plus pro nás všechny. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nyní mám dvě faktické poznámky a tři přihlášky do rozpravy.

Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, před dvaceti minutami v této sněmovně byl použit výraz zemědělský podnikatel.

Prosím o odpověď. Děkuji.

Připraví se pan kolega Farský. Děkuju za slovo, pane předsedající. Když se na ni podíváme reálně, tak to znamená nějakých 17 tisíc korun příjmu v hotovostních platbách za měsíc, což při marži 30 % dělá nějakých 6 tisíc korun příjmu měsíčně. Ta částka je naprosto směšná pro podnikatele v segmentech, kde mají skutečně hotovostní příjmy, například ty restaurace nebo právě farmářské trhy, které často zmiňuji.

A nyní pan poslanec Farský. Děkuji, pane předsedající. Důvod je jednoduchý. Myslím, že se shodneme na tom, že stát by měl sloužit a ne překážet, že by aktivním lidem měl podávat pomocnou ruku a že by jim měl umožňovat začít podnikání s co nejmenšími překážkami. Zároveň myslím, že se shodneme na tom, že by předně měla panovat ve společnosti důvěra, důvěra v lidi, v to, že ne všetci kradnú, že ne každý, kdo začne podnikat, tak to dělá pro to, aby mohl zkrátit daně, ale důvěra v to, že český národ je národem chytrých, schopných, šikovných lidí.

Je to věc, která motivuje lidi, kteří chtějí uspět, ukazuje jim, že stát se na ně nedívá předně jako na podvodníky a zloděje, ale jako na lidi, kteří chtějí vzít svůj osud do vlastních rukou a mají snahu něco dokázat. Protože pokud se na všechny díváte jako na zloděje a takto k nim přistupujete, tak je to nejlepší recept na to, aby se těmi zloději stali. A pokud se na lidi díváte tímto způsobem a optikou tohoto zákona a elementární nedůvěry, tak je to přesně to, že to nevede k lepšímu výběru daní. To vede k větší komplikaci, k větším komplikacím. A krátkodobě, a to se omlouvám, když mluvím o lepším výběru daní, tak já neuvažuji v řádu měsíců a let, já uvažuji o tom, jak tato Česká republika bude vypadat za pět, za deset, za patnáct let.

Dejme lidem šanci uspět, ať můžou vstoupit do podnikání, ať těch překážek, které v tu chvíli dostanou, je co nejmíň. Samozřejmě bych byl úplně nejradši, kdyby to fungovalo tak, že když někdo chce začít podnikat, dorazí například na živnostenský úřad, řekne, já bych chtěl podnikat, a na tom úřadu by mu řekli ano, všechno pro vás zařídíme, protože jsme rádi, že se chcete stát plátcem daní a nás tady zprostředkovaně živit.

Jen si představte tu agendu s tím spojenou, kolik dalších lidí to bude kontrolovat, kolik dalších lidí bude stát na tom a jak moc se vyplatí. Skutečně v těch korunových položkách, na které se vztahuje v těchto částkách a v těchto malých částkách EET, z těch se státní rozpočet neplní. Ty úniky jsou úplně někde jinde a jsou v miliardách. To jsou korunové dluhopisy. To jsou dotace, které čerpají ti, kteří je nemají. A když pak je snaha naplnit rozpočet skrz to, že se bude zaklekávat na ty nejmenší, na ty první aktivní, kteří chtějí vstupovat, tak to skutečně cesta k prosperitě není. Protože jestli chceme úspěšný stát, tak musí stát na úspěšných lidech. Jestli chceme prosperitu, tak musí být stát postaven na důvěře, jinak je to jenom podlamování budoucnosti tohohle státu.